A to je v překladu daň z přidané hodnoty. Takže já samozřejmě a to referendum o zvýšení DPH ve Švýcarsku před několika lety proběhlo. Proběhlo dokonce.

To je přesně ono.

Ale skutečně ti, kteří se cítí nejvíce podvedení, a také jsem jich už mnoho potkal na akcích, jsou právě voliči vládní pětikoalice.

Ti se cítí podvedení.